Mezi současná hlavní rizika patří zejména komplexita řešení a počet závislostí mezi jednotlivými systémy; kapacitní možnosti ze strany věcných garantů, kteří provádějí testování nově nasazovaných systémů, reportují chyby a následně musí opravy přetestovávat, a to za současného zajištění té běžné agendy;

Nelze tedy učinit závěr, že společnost OKsystem pochybila.

V tuto chvíli nicméně ministerstvo prověřuje související právní a věcné aspekty. Ve vaší poslední doplňující otázce ohledně řešení agendového systému na výplatu nepojistných dávek vás mohu ujistit, že analyzujeme všechny možnosti, jak zajistit výplatu dávek po roce 2020, a to i pro případ, že výběr dodavatele soutěže na IT systém na výplatu dávek bude opětovně zpožděn podaným návrhem na zahájení řízení u ÚOHSu. Pro takový případ opětovně prověřujeme, za jakých podmínek by bylo na nezbytně nutnou dobu realizovatelné transparentní otevřené zadávací řízení na rozvoj a provoz stávajícího systému. Ve hře zůstává i varianta smíru v soudním řízení o platnosti odstoupení od smlouvy se společností OKsystem, kterou MPSV uzavřelo na základě otevřeného zadávacího řízení v roce 2016, a následně od ní v roce 2017 pro nedostatečnou součinnost dodavatele odstoupilo. Detailnější informace k řešení IS DAV i stav dalších projektů je uveden v podkladu vypracovaném pro 36. schůzi výboru pro sociální politiku plánovanou dne 19. září 2019.

Děkuji paní ministryni. Pan místopředseda Filip bude reagovat.

Mně ta analýza tedy moc nestačí. Protože jaký je výsledek té analýzy? A teď mi stačí to, co vy jste uvedla, alespoň doplnit výboru pro sociální politiku. Protože jestli to má fungovat, tak podle mého soudu provádění analýzy nebude postačovat. Děkuji. Paní ministryně, prosím máte slovo.